Já jsem dokonce navrhoval, aby to byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a Poslaneckou sněmovnou to neprošlo. A aspoň tak, jak jsem četl jednací řád, Poslanecká sněmovna musí mít garanční výbor, tomu rozumím, ale nikde není psáno, že se nemůže změnit. To nezpochybňuji. Je to procedurální návrh. V tom případě vás, kolegyně a kolegové, nejprve zavolám z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pro pořádek zopakuji návrh usnesení, tak jak zde zazněl. Jedná se o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o přidělení tohoto tisku jako garančnímu výboru zdravotnímu výboru a s návrhem, aby tento tisk byl nově dán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Takže nejprve budeme hlasovat o revokaci, v případě, že tato revokace bude akceptována, tak budeme hlasovat o přidělení.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 75. Tento procedurální návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat v jednání. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Přihlašuji se pro systém k pozměňovacím návrhům v systému pod číslem 3901. Já vám děkuji. Nyní tedy pan zpravodaj Krákora. Prosím. Děkuji. Tento pozměňovací návrh se týká změny definice vnitřního prostoru pro účely zákazu kouření.

Navrhuje se také, aby to bylo na veřejnosti volně přístupné vnitřním prostorům.

Výjimku udává v podávání alkoholických nápojů ve škole a školských zařízeních, jak jsme říkali, pokud tam neprobíhá výuka nebo výchovná činnost, a upravuje též tento pozměňující návrh prodej alkoholických nápojů na určitých místech. Takže například se smí prodávat alkohol na výročním, farmářském, tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradičních kulturních, tanečních a jiných podobných akcích.

Je tam i zdůvodnění a jsou tam definice u tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost a osvojuji si tento pozměňovací návrh. Nikoho v tento moment nevidím. Jestli je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda pan zpravodaj, případně pan ministr si vezme závěrečné slovo. Prosím, pane ministře. Vážený předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chci poděkovat za řekl bych z velké části velmi konstruktivní průběh této rozpravy.

Chci jenom říci, že některé věci, za které jsme teď kritizováni, v tom zákoně nejsou nově. Ty jsou platné. To je třeba zákaz prodeje tabáku na akcích pro děti, zákaz alkoholu ve školních budovách, ve zdravotnických zařízeních.

Já jenom co se týká zákazu kouření v těch prostorách, tak jak jsme se zmiňovali. Budu velmi přemýšlet o pozměňovacím návrhu, který tady přednesl pan poslanec Stupčuk.

Ale teď neříkám definitivní stanovisko.

Chci jenom možná ctěnou Poslaneckou sněmovnu upozornit na to, co možná vedlo předkladatele z velké části k tomu, že tam byla poměrně výrazná omezení.

Nicméně slibuji, že zapojíme zdravý rozum.

Děkuji vám za to. Těším se na další spolupráci na této normě. Děkuji, pane ministře. Ještě pan zpravodaj se závěrečným slovem. Tak já, pane místopředsedo, vážené dámy, pánové, jenom pro úplnost: V dnešním druhém čtení vystoupilo v obecné rozpravě 14 poslanců, někteří dvakrát. Bylo podáno několik desítek pozměňovacích návrhů, asi kolem 40. Byl zamítnut návrh na vrácení do výboru a byl neschválen garančním výborem výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.